Já jsem na to upozornil na našem setkání v Dukovanech, kde seděl hospodářský výbor a kde jsme jednali o energetickém tarifu, a narazili jsme na tuto problematiku a ta problematika se především týká vývodů vyrobené této elektřiny do sítě.

A otázka zněla, kdo bude financovat posílení rozvodných sítí a tak dále, tak mi bylo sděleno panem náměstkem, že by si to měli udělat ti, co vlastní ty sítě. No, ale to v jejich zájmu pochopitelně není, protože to je náklad a ten náklad někdo musí zaplatit.

Ta přepravní marže nemusí být tak vysoká. Tak se ptám, jakým způsobem stát pomůže v tom, aby došlo k rozvoji těchto přenosových sítí a vývodu těch přístupů elektrických energií?

Děkuji.

Tady je jeden velký problém, že vlastně pan ministr tady řeší zákon o zadávání veřejných zakázek ve své kompetenci, ale ono to navazuje na spoustu záležitostí, které spadají do gesce úplně jiných ministerstev. Kolega Kubíček tady hovořil o sítích.

Já chci upozornit, že to tak není.

A teď jsou dva problémy. To je jeden velký problém.

Já si myslím, že by měl vítězit zdravý rozum, že všeho s mírou.

V Evropě se ukazuje, že žádné ideální řešení není, protože je to novinka, všichni to nějak zkouší. Všechny vlády mají problém, protože opoziční poslanci ve všech státech Evropské unie pořád říkají, že to je málo, pozdě, špatně. Ale uvědomme si jednu věc.

To přece nechcete nikdo. Doufám, že ani opozice to takhle nemyslí.